Byly předneseny.

S tím, že ještě předtím bychom hlasovali o návrhu paní poslankyně Černochové, která navrhla opakování druhého čtení. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit. Mám tady návrh hlasovat o návrhu C10 zvlášť.

Návrh procedury byl přijat. Nejprve tedy rozhodneme o návrhu paní poslankyně Černochové. Navrhla opakování druhého čtení. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Ano, děkuji. V prvním kroku budeme hlasovat o návrhu technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. Prosím pana ministra o stanovisko.

Další prosím.

Pan ministr? Výbor?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další prosím. Týkají se služebního poměru.

Návrh byl přijat. Další, prosím. Pan ministr?

Návrh nebyl přijat. Týká se to zákona na ochranu ovzduší. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh přijat nebyl. Další prosím. Nyní v šestém kroku budeme hlasovat o návrhu C2, který se týká veterinárního zákona. Pan ministr?

Návrh byl přijat. Další prosím.

Pan ministr?

Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Další prosím. Pan ministr?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Pan ministr? Výbor?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.